Pro velkou většinu výrobků jsou stanoveny právní požadavky na úrovni Evropské unie, to je takzvaná harmonizační sféra, a pro všechny výrobky platí obecné požadavky na bezpečnost výrobků.

Jedním z nezbytných aspektů, jak zajistit účinný dozor nad trhem s výrobky, který musí umožnit identifikaci nebezpečných nebo neshodných výrobků a jejich odstranění z trhu nebo nařízení nápravných opatření a sankcionování těch hospodářských subjektů, které výrobky neodpovídající harmonizačním právním předpisům na trh uvádějí. Dozor nad trhem s výrobky je nejvýznamnějším prostředkem k zajištění ochrany spotřebitelů, pokud jde o jejich bezpečnost a zdraví, ale současně přispívá k rovnému postavení hospodářských subjektů na trhu, protože identifikuje ty subjekty, které nedodržováním právních požadavků získávají konkurenční výhodu nad odpovědnými subjekty. S tím je spojena i snaha snížit počet nebezpečných nebo neshodných výrobků, které jsou uváděny na trh nejen v České republice, ale i celé Evropské unii. Na vnitrostátní úrovni neexistuje zákonná úprava jednotně upravující dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Dozor je upraven separátně v řadě právních předpisů a k jeho sjednocení nedošlo ani přijetím kontrolního řádu. Kontrolní řád obsahuje ustanovení obecné povahy platné pro všechny typy kontrol včetně dozoru nad trhem s výrobky v oblasti harmonizované sféry a jeho ustanovení jsou platná pro všechny orgány dozoru, ale logicky nemůže obsahovat specifická ustanovení vztahující se k dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Navíc se jedná o vnitrostátní procesní úpravu, která nenavazuje na právní úpravu Evropské unie, i když v případě nařízení o dozoru s ní není v rozporu.

Nová právní úprava by byla jasná a jednotná jak pro orgány dozoru, tak i pro hospodářské subjekty. Vážené dámy a pánové, domnívám se, že jde o velmi důležitou problematiku, která bezprostředně souvisí s bezpečností a zdravím spotřebitelů a s postavením hospodářských subjektů na trhu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak.

Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj má zájem. Dovolte mi, abych navrhl zkrácení lhůty o 30 dnů, to znamená na 30 dnů.

Pan zpravodaj navrhuje zkrácení lhůty na projednávání ve výborech na 30 dnů. Je to tak, pane zpravodaji? Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování ani na zamítnutí předloženého návrhu, tak se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Ano? Máme pouze obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předsedkyně

Faktickou mimo rozpravu těžko můžete mít, pane poslanče. S přednostním právem? Dobrá, prosím.

Totiž paní předsedající vyzvala pana zpravodaje k závěrečnému slovu a on v závěrečném slově načetl zkrácení lhůty. Tady podrobná není v tom prvním čtení. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji, pane poslanče, za toto upozornění. Poprosila bych pana ministra Jurečku, který už je připraven otevřít opět obecnou rozpravu.

Ano, děkuji, pane ministře. Nyní v obecné rozpravě pan zpravodaj s návrhem. Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsme otevřeli obecnou rozpravu, pokud se do ní nikdo nehlásí, tak ji uzavírám. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Není tomu tak. Také ne. Paní předsedkyně navrhla jako garanční výbor hospodářský výbor. Přistoupíme k hlasování. Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásila. Než začneme hlasovat, tak se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti?

Hlasování číslo 99, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.